Prosím, pane předsedo.

Taková je jednoduchá matematika.

Tři, nepotřebuji pět!

Děkuji. Nyní tedy pan ministr vnitra Hamáček. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Já jsem čekal, že sociální demokracie tady bude hlavním cílem útoků opozice, protože jsme prostě s vámi do toho nešli. Já to respektuji. Je to legitimní, jsme politici, musíme nést odpovědnost za svá rozhodnutí a musíme být připraveni také čelit těm argumentům.

Co mě nepřijde fér, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, je tahat do toho policii.

Pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, já nebudu komentovat GIBS, protože to není v gesci ministra vnitra.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně reagovat na předřečníka pana Chvojku vaším prostřednictvím, a to že bohužel je potřeba dopočítat se až do těch 120 ohledně předčasných voleb, protože 92 + 15 je 107, což na rozpuštění této ctěné Sněmovny nestačí.

A vy to tolerujete a zbaběle se schováváte za SPD.

To je vaše rozhodnutí. Já jenom, protože tady byl dotaz od poslanců, zdali bude polední pauza, tak jenom upozorním, že polední pauzu vyhlásím ve 13 hodin na jednu hodinu do 14 hodin. Prosím, vaše dvě minuty.

Poslanecká sněmovna je suverén a ta rozhoduje, která vláda dostane důvěru, nebo ne! Tak se zase nevymlouvejte na pana prezidenta nebo někoho dalšího!

A to je ten problém, na který já jsem poukázal. To byla vaše slova, která jsem tady četl, ne moje. To nebyl žádný útok opozice. To bylo jenom konstatování toho, co jste řekl nebo napsal. Jenom jste změnil názor. To je legitimní, ale neříkejte, že za změnu vašeho názoru může opozice! To prostě není pravda! A nejsou to komunisté!

Ta komise posoudí došlé přihlášky a potom navrhne ministrovi vnitra další postup. Já pouze říkám, že není fér to teď zatahovat do té velmi ostré politické diskuze.

Děkuji.